Na úvod se ptám pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení předtím, než otevřu rozpravu. Tak pan ministr má zájem, prosím, máte slovo.